Takový je reálný svět.

A taky pakliže k tomu dojde, tak to budeme mediálně říkat, ať si to zaplatí ti, kteří pro to hlasovali. Proč to máme platit my ze svých daní?

Další bod.

A nyní samozřejmě se ti občané a podnikatelé se soudí a žádají ty náhrady škody na základě rozsudků těch soudů, které označily ta vládní opatření, mnohá ta vládní opatření, jako protizákonná, případně protiústavní. A teď přesně, to je právě ta důležitá...

A to právě přesně otevírá ten prostor pro ty žaloby, pro ty oprávněné žaloby, samozřejmě. A tady znova upozorňuji na to, že byste si to měli, obrazně řečeno, já bych to chtěl doslova, zaplatit vy všichni, co pro ten zákon budete hlasovat, až na základě toho občané začnou vyhrávat ty soudy.

Návrh zákona reaguje pouze na jednu konkrétní situaci.

Takové řešení je potřeba odmítnout z mnoha důvodů.

Tím podstatně omezuje či zbavuje občany práva na přezkum, který by jim v jiných podobných situacích náležel.